Protože pokud připustíme, že není možno kompenzovat nějaké území jiným klidovým územím, rozšířením, tak se může ministerstvo opravdu dostat velmi, velmi snadno do situace, že v žádném národním parku už nic nerozšíří. Děkuju. Ano, děkuji. Pan ministr bude ještě reagovat.

Děkuji a dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Robert Králíček, který bude interpelovat pana místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Válka. Vážený pane předsedající, pane ministře, já se na vás obracím s interpelací s názvem Digitální očkovací průkaz, a to na základě článku, který vyšel v médiích, o tom, že se chystáte vytvořit zhruba za 50 milionů digitální očkovací průkaz z aplikací Tečka a Čtečka. Proto jsem se chtěl zeptat, v jakém stadiu úvah nebo v jakém stadiu realizace to je, zdali to bylo komunikováno v rámci digitální transformace i s panem ministrem Bartošem, který v současné době připravuje takzvanou eDokladovku, a tento koncept by určitě šel využít, nebo jestli si bude každé ministerstvo digitální doklady dělat samo? Chtěl bych se zeptat, protože již existuje pilotní řešení takovýchto dokladů nebo takovéto aplikace, zda se budou do toho zapojovat i nějaké státní podniky, protože například Státní tiskárna cenin již má prototyp ve svém vlastnictví? Děkuji a poprosím pana místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví o reakci. Já velmi děkuji, pane předsedající.

Já jsem to samozřejmě diskutoval s Národním úřadem pro ochranu osobních údajů.

Není důvod na tom cokoliv měnit.

Já si dokážu představit, že finálně to může být něco jako elektronická osobní zdravotní karta.

Tak můžeme přejít k dalšímu interpelujícímu a to je pan poslanec Hubert Lang, který bude interpelovat pana vicepremiéra Mariana Jurečku, a to ve věci kauzy ke jmenování ministra životního prostředí. Máte slovo. Děkuju, pane předsedající.

Já se chci zeptat pana ministra Jurečky, proč? A to je ta otázka: Je opravdu KDUČSL tak personálně vyprázdněné, že trvá na nominantovi, byť v pozici dneska svědka, ale ne úplně svědka, protože pan Hladík nemluvil úplně pravdu, protože víme dneska, že policie stále případ šetří, a z toho člověka, který je podezřelý, se může stát i obviněný? Kdyby opravdu se situace změnila a zjistili jsme, že pan Hladík se posune dle těch zjištění, kdy já čerpám z veřejných médií, jsou tam nějaké pochybné nákupy rodinných domů, pochybné investice a podobně.